Slyšeli jsme tady nekonečné filipiky, na kterých si nikdy nedovolil nebýt ministr obrany a podobně, proti případnému umístění amerického radaru v Brdech, a hysterie nabývala takových grádů, že zatím hlasově nikdo tady nedosáhl tehdejších kvalit dnešního ministra zahraničí Zaorálka.

Co ráno, to předkládání bodu umístění radaru, amerického radaru v Brdech, interpelace, další, včetně dlouhých technických rozborů. Takže nevím, kolik jich ze současné opozice tady tohle předvádí. Samozřejmě nedokážu si představit, jak byste vy fungovali v okamžiku, kdy by například koaliční poměry, což bylo za Topolánkovy vlády, byly 101:99. Také se tady dělo to, že sociální demokracie, aniž měla připraven jakýkoliv scénář, tak strhla vládu v době předsednictví Evropské unie, což se nepovedlo vůbec nikomu v historii fungování Evropské unie. Ani těch šest týdnů, co zbývalo do ukončení předsednictví, jim nestálo za to, aby počkali, a udělali to následující den. Takže to je jenom takový kratičký výčet toho, co že se ve Sněmovně dělo. Další přednostní práva nevidím, v tom případě budeme hlasovat. Nejprve je zde návrh pana předsedy Laudáta na nový bod. To je bod s názvem Neúčast ministrů vlády na interpelacích a při předkládání svých materiálů na jednání Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl. V tom případě budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.